Kdyby na tom státním rozpočtu byly závislé, tak už to není oddělení církve od státu.

A byla nesmírně obtížná, byla složitá, protože se nejednalo jenom o dohodu mezi tím původním největším vlastníkem státem a katolickou církví, ale bylo potřeba dosáhnout dohody mezi státem na straně jedné a všemi církvemi a náboženskými společnostmi, které měly nárok na ten státní příspěvek, na straně druhé.

Všechny argumenty...

Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda pokračovat.

Byly tady zmíněny skutečné analýzy, které byly provedeny.

A já dnes ty argumenty už nechci opakovat. Já se chci obrátit na každého z vás v této Sněmovně, je nás tady 200.

Já pevně věřím, že teď šlo o zdraví, tak jsem počkal.

Musíme se dívat do budoucnosti.

Co vám na těch penězích vadí? Protože to prostě, jak by řekl pan premiér, slouží veřejnosti a každý si na to může sáhnout. Akorát že to opravdu slouží veřejnosti, na rozdíl od výroků pana premiéra. Tak to se tady odehrává.